Obdobné otázky si pravděpodobně pokládala i ta zmíněná skupina senátorů, která podala ústavní stížnost, a následně Ústavní soud 30. 9. 2018 konstatoval protiústavnost vyhlášky a části zákona a vlastně potvrdil, že pojištěnci nemají zástupce ve správních radách. Následně odložil účinnost do 30. 9. 2019, tedy do té doby mělo Ministerstvo zdravotnictví připravit nové řešení. Vlastně na ty závěry Ústavního soudu reagují obě novely, nicméně jen ta poslanecká zajišťuje jak pasivní, tak aktivní volební právo, protože kandidovat pojištěncům je k ničemu, pokud nemohou zároveň i volit. Ministerstvo sice dalo každému pojištěnci právo kandidovat, pokud si sežene 50 podpisů, ale takoví kandidáti budou vlastně ve volbách tvořit fakticky jen jakousi hvězdnou pěchotu, protože volební právo je svěřeno opět jen volitelům.

Ostatní se sice budou moci sdružit, aby dosáhli hlasu na 0,4 společně, je to ale natolik složitý postup, že se to v praxi pravděpodobně dít nebude, resp. rozhodně se tak nevytvoří protiváha hlasů velkých podniků.

Kdo to je v současnosti? Vlastně z dostupných informací vyplývá, že v současné době u některých pojišťoven, aniž bych konkrétně jmenoval, získají v takto nastavených volbách nejvíce hlasů zahraniční bankovní skupiny.

K tomu je zapotřebí zajistit, aby se do orgánů zdravotní pojišťovny mohli dostat jejich zástupci, to je přímí zástupci pojištěnců s jasným mandátem a možností ovlivnit směřování pojišťoven. Zdravotní pojišťovny tak budou více směrovány ke konceptu samosprávných institucí, jakými jsou např. kraje nebo univerzity. Tři členové nadále zůstanou jmenováni ministerstvy, ale dvanáct členů bude přímo volených pojištěnci této zaměstnanecké pojišťovny v rovných a tajných volbách této zaměstnanecké pojišťovny, a to korespondenční nebo elektronickou volbou zajištěnou Českým statistickým úřadem. To je v tuto chvíli ode mě vše a děkuji za podporu tohoto návrhu. Já také děkuji. Pěkné odpoledne. A nyní by slovo dostal pan poslanec a zpravodaj pro první čtení Vít Kaňkovský, ale než mu dám slovo, tak seznámím Sněmovnu s omluvenkami.

Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Pan kolega Třešňák jako zástupce předkladatelů předloženou novelu zákona o zdravotních pojišťovnách představil v těch základních bodech, takže se budu snažit být stručný. Stejně jako vládní novela reaguje předložený návrh na nález Ústavního soudu, jak jej tady zmínil pan ministr, a snaží se upravit problematiku voleb do orgánů oborových a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Je to vcelku zřejmé. Jestliže k dnešnímu datu nemáme pravidla pro volby do zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, tak samozřejmě ta věc spěchá. Dále už nechci nějak podrobně představovat ty parametry předložené novely a zmíním se o stanovisku vlády. Vláda projednala tuto novelu 10. června 2019 a zaujala k ní nesouhlasné stanovisko.

Za prvé, vláda odkazuje na fakt, že předkládá svoji variantu řešení voleb do orgánů rezortních a oborových zdravotních pojišťoven. Tady je ale potřeba spravedlivě říci, že si vláda dala na čas s předložením tohoto návrhu. Připomínám, že vládní návrh dorazil do Sněmovny 19. 6. tohoto roku, tedy tři čtvrtě roku po zveřejnění nálezu Ústavního soudu. A já bych tady chtěl ocenit snahu kolegy Třešňáka a dalších poslanců řešit tuto závažnou problematiku vlastním návrhem za situace, kdy ministerstvo se svým návrhem poměrně dlouho otálelo. Za druhé, vláda konstatuje, že návrh trpí věcnými i legislativními nedostatky. Za tyto vláda považuje např. nedostatečné odůvodnění předložené právní úpravy, dále vláda kritizuje administrativní, technické, organizační a finanční nároky novely. Výhrady má vláda také k premise, že volebním právem má být nadán každý pojištěnec. Za třetí, vláda vyslovuje námitky i ke kritériím, která musí dle návrhu splňovat osoba kandidující do orgánů zdravotních pojišťoven.

Za čtvrté, vláda zmiňuje ještě některé další aplikační problémy předložené novely. Jako zpravodaj ještě jednou konstatuji, že oceňuji aktivitu předkladatelů. Je zřejmé, že si s touto novelou dali poměrně velkou práci a že jejich návrh je komplexním návrhem.

Přesto jsem přesvědčen, že návrh je v předložené podobě nemožné schválit ve zrychleném režimu, což už bylo poslaneckými kluby ANO a ČSSD zavetováno, a je otázkou, kterou nechávám otevřenou, zda je vůbec možné některé záměry předkladatelů v praxi realizovat. Jako garanční výbor je navržen výbor pro zdravotnictví. Jako zpravodaj navrhnu ještě projednání v hospodářském výboru. Děkuji vám za pozornost.